Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 559/4. Ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Paní ministryně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych velmi stručně uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o bankách a zákon o spořitelních a úvěrních družstvech.

Návrh zaměřený na odbornost při distribuci pojištění nijak věcně nesouvisí s materií upravenou zákonem o bankách a zákonem o spořitelních a úvěrních družstvech. Jednalo by se tak z ústavního hlediska podle mého názoru o nepřípustný legislativní přílepek. Návrh navíc po formální stránce naplňuje znaky komplexního pozměňovacího návrhu, nikoliv pozměňovacího návrhu, přičemž hrozí, že pozměňovací návrh nahradí celou předloženou novelu zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.

Takovýto trvalý zásah do podmínek stanovených pro pojišťovací zprostředkovatele nelze považovat za reakci na dopady pandemie COVID19. Navíc jde o značně nesystémový prvek v nastavení ověřování odbornosti na finančním trhu, která je v současnosti ve všech sektorech, jako je spotřebitelský úvěr, pojišťovnictví, kapitálový trh, penzijní spoření, nastavena jednotně. Z hlediska Ministerstva financí jakožto gestora dotčeného zákona o distribuci pojištění a zajištění není navržená změna potřebná.

Změna navržená v bodě 5 týkající se prodloužení doby pro prokázání odborné způsobilosti o dvanáct měsíců je svou délkou nepřiměřená, a to i dle vyjádření samotných akreditovaných zkušeben.

Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji. S náhradní kartou číslo 17 hlasuje paní poslankyně Valachová. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych měl na vás takovou prosbu. Byl ve styku s některými našimi kolegy, pravděpodobně, jeden z radních se včera vyskytoval tady ve Sněmovně, takže je třeba poněkud vnímat tu rizikovější situaci, a kdyby bylo možné u toho mikrofonu, kde se střídáte nejvíce, tam je rizikové místo, kdybyste používali roušky. Vy, kteří nejste není možné udržet určitou bezpečnou vzdálenost, tak prosím zvažte, zda by nebylo lepší opravdu vedle kolegů být zase s rouškou.

Takže prosím vás, tento tisk by mohlo být poměrně jednoduché zvládnout, jsou tam jenom dva pozměňovací návrhy. Ale přesto si dovolím okomentovat jedno úskalí a to je úskalí návrhu pana poslance Juránka, a to ze dvou důvodů.

Věcně bankovní asociace tvrdí, že to vlastně ani nepotřebuje a že se odvolávat v tuto chvíli, když zkoušky jsou zajištěny, na covidovou situaci, není potřeba. Ministerstvo vyslovilo právní názor, že by to mohlo být vnímáno jako přílepek.

Samotná procedura pak bude, myslím, velmi jednoduchá.